Není žádný racionální důvod pro to, aby byla dělba členů rozdělena mezi Senát a Sněmovnu.

A je třeba se ptát proč? A klidně nabídnu i odpověď, která podle mého není příliš vzdálená od pravdy.

Tento krok stejně jako další vaše návrhy jdou ale naprosto, naprosto obráceným směrem. Chápala bych, kdybyste řešili skutečné problémy médií veřejné služby. Třeba jejich financování, nebo jaká je jejich úloha v době internetu, nebo třeba to, které služby mají posílit či naopak oslabit. Řešme klíčové otázky, třeba jak řešit podporu filmu a české tvorby. Ptejme se ministra financí, zda je opravdu dobrý nápad zrovna nyní zvyšovat tištěným médiím DPH.

Takže já bych chápala, kdybyste podobně jako v jiných zemích hledali cestu, jak pomoci médiím, která se stejně jako jiné obory potýkají s rostoucími cenami energií, kdybyste chtěli pomoci filmovému průmyslu nebo prostě řešili skutečné další problémy. Ale toto všechno pro vás není bohužel důležité. A já musím k tomu ještě závěrem říci, že já věřím v sílu veřejnoprávních médií.

Já tomu prostě věřím.

Vážená vládo, vážená pětikoalice, řešte problémy, které před vámi stojí a v důsledku kterých lidé a firmy prostě sotva přežívají.

Já vám děkuji a s další přihláškou je zde pan předseda Tomio Okamura, poté se s přednostním... Takže pan předseda Tomio Okamura je přítomen a je na řadě.

Vládní koalice chce tímto zákonem změnit způsob volby kontrolních rad veřejnoprávních médií tak, aby v budoucnu jejich třetinu volil pouze Senát, kde má vládní koalice většinu, zatímco nyní je volí Sněmovna, která je vzhledem k výši volební účasti občanů jediným reprezentativním obrazem názorů veřejnosti, tedy koncesionářů neboli plátců koncesionářských poplatků. Jenom pro srovnání, u voleb do Sněmovny je volební účast občanů cca 60 %, teď to bylo i více, zatímco u voleb do Senátu ve druhém kole senátních voleb volí senátory v podstatě kolem 10 % i méně občanů. Jde o to, že vláda Petra Fialy z ODS chce tímto zákonem dokončit politické ovládnutí a obsazení kontrolních rad veřejnoprávních médií, a tím si zajistit na dlouhých šest let dominantní vliv na vysílání České televize a Českého rozhlasu zejména v oblasti zpravodajství a aktuální publicistiky. Radní jsou totiž voleni právě na šestileté období. Pětikoalice provádí kroky k ovládnutí těchto médií tak, aby se zde vysílaly pouze provládní a prounijní názory a aby do těchto médií byly dominantně zvány pouze osoby zastávající souhlasné názory a zároveň tím byla omezována prezentace názorů opozice. Tímto způsobem chtějí ovlivňovat i volby. To je samozřejmě pro hnutí SPD zcela nepřijatelné, protože my prosazujeme svobodu a demokracii. Senát má minimální podporu a důvěru občanů a jednotliví senátoři zastupují pouze naprostou menšinu veřejnosti. Stejně tak je pro nás nepřijatelné navrhované omezení okruhu subjektů, které budou moci navrhovat členy mediálních rad, jen na organizace, které existují více než deset let. To je diskriminační opatření jednoznačně zvýhodňující politické neziskové organizace napojené na strany současné vládní pětikoalice a naopak znevýhodňující hnutí SPD, které existuje osm let. Proto se poslanci hnutí SPD budou snažit přijetí tohoto návrhu blokovat všemi možnými zákonnými prostředky. Musíme nahlas a na rovinu říci to, o co Fialově vládní koalici jde.

Je přitom bezesporu, že probruselská lobby už dnes samozřejmě naplno ovládá veřejnoprávní média, ale současný monopol na moc Parlamentu i v médiích je třeba z hlediska Fialovy vlády zjevně posílit a pojistit.